Děkuji. Mezitím přečtu omluvy.

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych se v rámci své faktické poznámky chtěl, pane předsedající, vaším prostřednictvím, obrátit na pana poslance Bojka, aby nám nějakým způsobem dovysvětlil svůj příspěvek, protože všechno to, co tam popisoval, se asi děje.

Tak pokud by vyslyšel tuto prosbu, tak budu velice rád. Děkuji za slovo. Pan poslanec Jan Čižinský, připraví se paní poslankyně Richterová. Prosím, máte slovo.

Takového člověka bychom si měli vážit, protože šetří státu dramatické prostředky, které by jinak člen rodiny s postižením stál, kdyby se o něj ten člen rodiny nestaral.

Pokračujeme stále ve faktických poznámkách. Prosím, máte slovo.

A jenom jsem chtěla doplnit, opravdu aby to tady jasně zaznělo: Jako jsme navrhovali sociální práci, prostě obcím garantovat, že na ni peníze budou mít, že to nebude dotace, o které se bude každý rok hlasovat, jak bude vysoká, tak aby se to navázalo na počty lidí v hmotné nouzi, protože s nimi je ta práce prostě těžší, je jí potřeba víc, tak aby se zohlednilo opravdu jednoznačně a dlouhodobě pro strukturálně postižené regiony více peněz na dlouhodobě plánovatelnou sociální práci. Tohle jsem chtěla zdůraznit, a že na to musí být zase systémově navázáno, aby tyhle obce měly jistotu, že mohou dlouhodobě plánovat výstavbu, výkupy, opravy bytů, ale taky právě tu sociální práci v bydlení s podporou že se jim to vyplatí, že na to nebudou zbytečně doplácet, ale že protože ušetří ve finále celku.

Ale bohužel to není podstata toho návrhu zákona. Děkuji, pan poslanec Marián Bojko, v této chvíli poslední faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nestarají se!

A to jsou ty obrovské peníze, které vlastně utíkají.

Děkuji. A ještě se přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Holík.